9. Vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 412/ druhé čtení Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova. Děkuju za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, ve druhém čtení projednáváme vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Jedná se o právní předpis, který navazuje na ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti a provádí jeho ustanovení. Ke konkrétnímu obsahu návrhu zákona si dovolím uvést následující. Návrh vymezuje sektor veřejných institucí, který je konzistentní s definicí využívanou v rámci rozpočtového dohledu Evropské unie. Zavádí dále obecnou úpravu požadující, aby každá veřejná instituce sestavovala návrh rozpočtu a střednědobého výhledu na nejméně dva další rozpočtové roky. Zároveň je uloženo návrhy schválené rozpočty a střednědobé výhledy a plnění rozpočtů zveřejňovat. Ministerstvo financí ukládá zveřejňovat informace požadované směrnicí o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Návrh zákona také obsahuje požadavky kladené na makroekonomické a fiskální prognózy ministerstva využívané pro účely rozpočtového plánování. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí, který bude plnit funkci střednědobého rozpočtového rámce na období tří let, a jeho součástí bude také konvergenční program předkládaný Evropské komisi. Nově bude také definován postup stanovení výše výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů.

Celkové výdaje bude na druhé straně možné navýšit o výdaje vzniklé na základě zhoršování bezpečnostní situace státu, úhrn výdajů spojený s odstraňováním následných živelních pohrom a plněním mezinárodních smluv a jiných mezinárodních závazků, pokud přesáhl 3 % HDP, a výdaje související s prognózovaným výrazným zhoršením hospodářského vývoje. Poslední uvedené navýšení však bude možné jen se stanoviskem Národní rozpočtové rady, která bude zapojena také v metodické rovině a bude ke stanovení výdajů vydávat stanovisko. Pravidlo by mělo vést k výraznému omezení procyklického charakteru fiskální politiky a do značné míry také odpolitizování stabilizační funkce veřejných financí. Pravidlo je ve svých hlavních rysech konzistentní s požadavky Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Ve vztahu k hospodaření územního samosprávného celku je zaváděno pravidlo, na jehož základě obec či kraj musí v případě, že jeho dluh ke konci roku překročí 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky, snížit toto překročení o nejméně 5 % z rozdílu mezi výší jeho dluhu a jeho regulovanou úrovní. Pravidlo obsahuje nápravnou část aplikovanou v případě, kdy obec či kraj svůj dluh nesníží požadovaným způsobem. Půjde o vytváření peněžní rezervy na splátky v dluhové formě po zastavení převodu podílu na výnosu sdílených daní. Nápravná část bude zavedena s odloženou účinností. Návrh zákona také obsahuje opatření pro případ, kdy se působení dříve zmíněných pravidel ukáže jako nedostatečné. Situace, kdy podíl dluhu v sektoru veřejných institucí na HDP dosáhne nejméně 55 %, budou uplatněna následující opatření.

To v zásadě znamená, že fiskální strategie vlády ve svém horizontu povede k dosažení střednědobého rozpočtového cíle. Vláda Poslanecké sněmovně předloží návrh vyrovnaných rozpočtů zdravotních pojišťoven.

Schodkový rozpočet bude moci být schválen jen v případě, že je schodek možné uhradit finančními prostředky z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí.

Výjimka bude možná u závazku projektů spolufinancovaných z rozpočtů EU nebo závazků nezbytných plnění rozhodnutí soudu nebo orgánů státní moci. Uvedená opatření se neuplatní po dobu 24 měsíců v případě významného zhoršení ekonomického vývoje, v případě významných výdajů státního rozpočtu spojených s odstraňováním následků živelních pohrom a výdajů vyplývajících z plnění mezinárodních závazků České republiky a v případě zhoršování bezpečnostní situace státu.

Návrh dále upravuje působnost Národní bezpečnostní rady zřízené ústavním zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Rada bude hodnotit plnění číselných fiskálních pravidel, o čemž bude předkládat zprávu Poslanecké sněmovně.